Takže to jsou vaše priority.

Ale to přece není vaše myšlenka, pomáhat lidem. Vždyť to tady říkala předsedkyně Sněmovny paní Pekarová Adamová, že vláda tady není pro lidi a že si mají lidi pomoci sami. Tak to se pak nedivím, že k tomu přistupujete tímto způsobem! Děkuji za pozornost.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já jsem vystoupil s faktickou poznámkou.

To jsou politické proklamace a žádná fakta. Vy jste vlastně tu hospodářskou válku vyhlásili přece jako první!

A jak to dopadlo? Rozstříleli jste vlastní obyvatele! Nemáte vůbec nic! Vy jste se nikam neposunuli kromě toho, že jste zbídačili polovinu národa!

Jaké zásobníky plynu? Jakou distribuci plynu?

Pak jsou tady přednostní práva. Prosím, pane poslanče. Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vpravdě nevím, čím začít. Já jsem si tady dělal poznámky, když hovořil pan poslanec Okamura. Vaším prostřednictvím, paní předsedající, já si nemyslím, pane poslanče on tady není, aha že by za všechny problémy našich občanů mohla tahle vláda. Já mám spoustu problémů a opravdu bych si netroufal vládu obviňovat úplně ze všech problémů, které mám. Uvádět jako dobrý příklad zrovna Maďarsko, to bych nedělal. Plošná pomoc, o které tady hovoříte: já nevím, proč bychom měli pomáhat plošně. Já třeba žádnou pomoc nechci. A co se týče toho, jak vy tady říkáte, že vláda škodí úplně ve všem a ohrožuje naše občany. Obávám se, že tato vláda udělala pro energetickou bezpečnost a soběstačnost této země mnohem víc než vlády předchozí.

Já si myslím, že by naším úkolem mělo být lidi nikoliv strašit, ale snažit se je naopak udržet v dobré mysli a vysvětlovat jim, že sice možná tahle zima těžká bude, ale děláme všechno pro to, aby ty další už těžké nebyly. Děkuji.

Prosím, vaše dvě minuty. Dobré poledne, vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové.

Ty kroky jsme udělali.

Nic! Nula!

Děkuji.

Děkuji, paní předsedající. Páni ministři, dámy a pánové, jenom zareaguji na pana poslance Koláře. On říkal, že nechce žádnou plošnou pomoc.

Prosím. Vážená paní místopředsedkyně, vládo, kolegyně, kolegové, já bych chtěl zareagovat na pana ministra Jurečku.

Děkuji. Prosím, vaše dvě minuty.